Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ministr zahraničí není přítomen, nemám zde pověření jiného člena vlády, který by ho mohl zastoupit.